Velmi bych poprosil, abychom dokázali toto projednávání druhého čtení také dnes dokončit. Z tohoto důvodu si, vážený pane místopředsedo, dovoluji dát procedurální návrh, abychom si dnes odhlasovali jednání v této věci nebo v rámci této schůze i po 19. hodině. Děkuji, že o tomto necháte hlasovat. Jak znovu říkám, je to vládní tisk.

Děkuju pěkně. Děkuji, pane poslanče. Zaregistroval jsem vaši procedurální žádost na hlasování a jednání po 19. hodině do doprojednání tohoto tisku.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro, abychom jednali po 19. hodině do doprojednání tady tohoto tisku? Kdo je proti?

Pokračujeme v obecné rozpravě. Pan poslanec Marek Výborný bude pokračovat ve svém proslovu v obecné rozpravě. Děkuji za slovo. Tak buď máme ambici ty věci řešit vládní návrh nebo nemáme.

Velmi stručně teď jenom projdu pozměňovací návrhy, ke kterým se potom přihlásím v podrobné rozpravě.

Vezmu to postupně. Velkým tématem se často v médiích zdá, že když se řekne exekuce, řeší se pouze teritorialita. Před tím bych varoval.

Už tím dokážeme výrazně pomoci.